Panu poslanci Okamurovi nefunguje karta. Prosím, jestli chcete dát námitku proti hlasování, budeme hlasovat znovu, nebo pouze... Pane poslanče, vy hlavně musíte vědět, co chcete. Já vím, co chci. Ale mám náhradní kartu a nějak mi to nefungovalo. Takže já jsem byl pro to usnesení.

Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Okamury. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Okamury.

Návrh byl přijat. Tady se řeší technické problémy. Prosím pana poslance Okamuru, jestli by se zkusil přihlásit jinou kartou, jestli už to bude fungovat. Už to funguje, výborně. Budeme tedy znovu hlasovat o usnesení tak, jak jej přečetl pan zpravodaj a navrhl pan předseda Kalousek. Ví každý, o čem hlasuje, prosím? Jestli ano, zahajuji hlasování o usnesení tak, jak jej navrhl pan poslanec Miroslav Kalousek. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Pouze pro stenozáznam. Měl jsem stejný problém. Hlasoval bych pro námitku. Ale teď už se to podařilo, jsme pochopili.

Termín pro předložení nového návrhu se stanovuje na 20 dní od doručení usnesení předsedovi vlády. A zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení tak, jak jej předložil pan předseda Stanjura. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 132, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 90. Návrh nebyl přijat. Tak jsme se vypořádali s návrhy na usnesení a nyní bychom měli hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil rozpočtový výbor.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení rozpočtového výboru tak, jak jej ve své úvodní řeči přednesl pan zpravodaj. Je to tak. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení rozpočtového výboru tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 133, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 96, proti 64. Návrh byl přijat. Končím prvé čtení návrhu státního rozpočtu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.